Ale sami exekutoři to nezpůsobili.

No, opak je pravdou. A Piráti strašně rádi popisují devadesátá léta nějakým způsobem.

Dvě faktické poznámky jsou tady.

Nerozumím té vaší poznámce.

Takže v zemi, kde vy ani nejste schopni zjistit, kteří soudci jsou podílníky firem vymáhajících exekuce, tak si můžete být naprosto jisti, že když nějaký soudce může být ve střetu zájmů, protože ten systém mu to umožňuje, tak si buďte naprosto jisti, že tady spousta soudců v České republice v tom střetu zájmů je a že rozhodují ve prospěch spřátelených exekučních firem.

Děkuji panu kolegovi Navrkalovi vaším prostřednictvím.

Miliony za 30 let.